Předloženou zprávu projednal volební výbor. A žádám zpravodaje poslance Vladimíra Koníčka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení, které bychom my jako Poslanecká sněmovna měli přijmout. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní zatím žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ano, pane předsedající. Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014 dle sněmovního tisku 542. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno.